Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Pro vaši informaci, nacházíme se po ukončené rozpravě a budeme hlasovat o potvrzení stavu legislativní nouze.

Děkuji za slovo, pane předsedo.